Dále bychom pokračovali podle schváleného pořadu schůze. Pane předsedo, až se to trochu uklidní, já vám dám hned slovo.

Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo. Dobré ráno dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Za prvé se omlouvám, že jsme si vzali těch patnáct dvacet minut přestávku, protože je před námi zásadní hlasování, aspoň z našeho pohledu, a proto jsme se potřebovali v té věci poradit jako náš poslanecký klub.

A potom bod číslo 29.

Čili bych vás chtěl poprosit o pevné zařazení těchto dvou bodů na dnešek po již pevně zařazených bodech. Takže bychom měli čtyři pevně zařazené body. Pane předsedo, máte slovo. Já děkuji za slovo. Přeji dobré dopoledne kolegyně a kolegové. Já prosím jménem volební komise o pevné zařazení již bodů, které máme v programu schůze, a odvolávám se na výsledek předevčírem středečního bloku volebních bodů a směřuji k příštímu týdnu ke středě. Prosil bych tedy bod číslo 52, volební bod, Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře, to je to druhé kolo. A dále bod číslo 53, Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky, to byla ta volba, kterou jsme na žádost kolegů z klubu ODS o týden přesunuli, aby tu byl přítomen pan ministr kultury. Děkuji.

Pokud není žádný návrh na změnu pořadu schůze, budeme hlasovat pravděpodobně nejdřív o změně dnešního pořadu, tedy o návrhu kolegy Faltýnka, a potom bychom druhým hlasováním hlasovali o návrhu pana kolegy Kolovratníka. Myslím si, že takhle to je logické.

Děkuji vám.

Paní poslankyně Melková má náhradní kartu číslo 6. Protože jsme rozhodli o pořadu schůze, nikdo jiný se nehlásí, budeme pokračovat podle pevně zařazeného bodu.